Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To je absolutně nemožné. Západní medicína má, řekněme si, relativně dobré úspěchy, ať už to je prodlužování lidského života, nebo poměrně dobré přežívání u těch těžkých nemocných díky tomu, že skutečně velmi systematicky pracovala na medicíně založené na důkazech, tzn. že jakoby eliminovala ty slepé cesty, což samozřejmě v jakékoli jiné metodě nemůžeme v žádném případě zaručit.

Co se týče toho vymezení tradiční čínské medicíny, domnívám se, že bylo velmi nešťastné vůbec to takto nazývat, ale samozřejmě už se stalo.

Co se týče těch aprobačních zkoušek, chtěla bych jenom ujistit všechny, kdo nejsou z medicíny, že skutečně se tomu věnujeme velmi intenzivně, a ba dokonce tak, jak říkal již pan profesor Válek, to zkoumání, zda ten uchazeč má stejné znalosti, neznamená, že on přijde a bude mít stejný název toho studijního oboru.

Ono v té praxi to znamená, že se lékař musí s pacientem domluvit, protože jinak vznikají velmi závažné komplikace. Takže opravdu i to názvosloví tam musí být dané. Takže věřte tomu, že se tomu budeme velmi vážně věnovat a že víceméně z té odborné strany už v tom máme trošku jasno. Já také děkuji.

Z toho v podstatě vyplývá naše stanovisko, které je jednoznačné. My podporujeme dnes předloženou senátní novelu a budeme ji podporovat potom i v závěrečném čtení. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a prosím paní poslankyni Levovou, která se přihlásila k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Děkuji.

A nyní prosím pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já poděkoval paní senátorce za to, že sem tento návrh zákona přinesla. Dovolte, abych poděkoval všem, kteří hlasovali proti tomu, aby se tato problematika odložila, aby se přerušila. Víte, ono je to velmi složité.

A mohu vás ujistit, že podle své zkušenosti vím, že je to neuzdraví. Proto je potřeba, abychom tento zákon velmi rychle dokončili a to, co je léčitelství, potom definovali zvlášť.

Je to opravdu velmi vážná věc. Já to tady říkám od tohoto pultu hlavně proto, abychom ten zákon rychle dokončili, protože každý den může někomu způsobit zdravotní problém. Ano, děkuji, pane předsedající. Nebyl to původně vládní návrh, ve kterém by ta tradiční čínská medicína byla. Byl to poslanecký návrh.

Ale bohužel do toho byl zavzaty ještě další pozměňovací návrhy, které pak už byly součástí toho zákona, nedostalo se k hlasování, kde bylo připravené hlasovat o jednotlivých bodech odděleně.